Članak 227. Poslovnika određuje da se najprije odlučuje o prijedlogu da se pojedini zakon donese po hitnom postupku. Molim vas uključite se radi provjere kvoruma.

Možemo li vidjeti koliko nas ima? Ukupno nas ima 99, znači imamo kvorum. Utvrđujem da imamo kvorum i da možemo pravovaljano odlučivati. Poslovnika određuje da se po hitnom postupku donose zakoni koji se usklađuju s dokumentima EU ako to zatraži predlagatelj te se o njima ne glasuje. To su točke 1. do 4. te 10. i 11. točke predložene dopune. Dakle, ja ih ne bih sad ponovno čitao ako se slažete? One su sve napisane. Međutim, Odbor za zakonodavstvo predložio je da prijedlozi zakona pod točkama 2. i 3. idu u prvo čitanje iako su P.Z.E. zakoni. Dakle, radi se o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 30 i prijedlogu Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 32. Dakle imamo situaciju da je Odbor za zakonodavstvo predložio da usprkos tome što se radi o P.Z.E. zakonima oni idu u dva čitanja, odnosno da idu u prvo čitanje. Mi o tome moramo glasovati. Prema tome, ja vas molim, najprije za prijedlog pod br. 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju sa Konačnim prijedlogom Zakona. Tko je za to da taj Zakon ide u prvo čitanje? Molim vas glasujte.

Molim rezultat. 101 glas za, 1 suzdržan. Prema tome ide u prvo čitanje. Drugi je Prijedlog zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova sa Konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 32. Prema tome tko je za da taj Zakon ide u prvo čitanje? Molim vas glasujte.

Prema tome i taj Zakon ide u prvo čitanje. Ostali zakoni sukladno članku 206. stavak 1. Poslovnika su uvršteni u dnevni red po hitnom postupku. Ima li tko od zastupnika primjedbi na primjenu hitnog postupka pod donošenja zakona pod točkama 5., 6. i 7. te od 12. do 17. točaka predložene dopune, da ih ne čitam sada iznova? Izvolite. Predsjedniče, klub SDP-a ima primjedbe na hitnost postupka pod točkama 7., 12., 13., 14., 15., 16. i 17. Ova Vlada nam još nije dostavila niti jedan zakon koji bi išao u redovnu proceduru što je u prošlom mandatu uvijek bila primjedba vašega kluba makar je tada bilo i zakona koji su išli u redovnu proceduru.